Také děkuji. Žádné další faktické poznámky nemám, takže prosím paní ministryni.

Já bych jenom tady na předřečníky malé reakce. My jsme samozřejmě se všemi komunikovali i napříč politickým spektrem samozřejmě během měsíce března, dubna, všem jsme říkali, že jsme fakt oslovili všechny stavební úřady. Všichni dotčení, se kterými jsme komunikovali, vědí, že jsme udělali takové dotazníkové šetření, co je trápí, netrápí. To dotazníkové šetření skončilo v polovině května. Dále tady zaznělo, že je kritická situace v oblasti personálního stavu. Takže orgány územního plánování ne, teď zase stavební úřady, ale pořád to bude o těch lidech, kterých bude málo. A já znovu musím připomenout, že to je o koordinaci v územích. To znamená, tam jde o to, že máme skutečně že se nedořešily tou novelou stavebního zákona ty dotčené orgány a počet stavebních úřadů.

To znamená, když jsem uvedla příklad na ty dálnice, tak mohu uvést příklad, že pokud by se stalo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jako speciální úřad by vydalo společné povolení pro přenosovou soustavu a ve stejném místě by obecní stavební úřad povolil základní školu, tak proto je potřeba koordinace toho území.

A samozřejmě je potřeba v rekodifikaci stavebního práva a tady se naprosto ztotožňuji se všemi kolegy pokračovat dál, protože znova říkám, stavební zákon je procesní zákon, ale to prostředí kolem, to právní prostředí je potřeba řešit. Máme samozřejmě 46 dotčených orgánů. Takže ty věci, které se s ministerstvem koordinují, my se snažíme řešit. Teď dvě faktické poznámky pan poslanec Adamec a pan poslanec Kupka.

Prostě já vůbec nejsem přesvědčen, že ta čtyřistašestnáctka dopadne dobře.

Podmiňovat něco, co ještě není, něčím, co ještě není, podle mě není seriózní. Pan poslanec Kupka, potom pan poslanec Rakušan, všechno faktické poznámky. Taky fakticky, nebo řádně? Vrátím se k tomu, kdo to reálně vykonává a kde se objevuje ten problém se zahlcením. No v tuto chvíli na orgánech územního plánování, tam vznikl nový problém. V okamžiku, kdy by se podařilo omezit množství těch závazných stanovisek, tak jsme schopni vyřešit problém přehlcení orgánů územního plánování. A je pravda, že počet lidí, kteří se zabývají územním plánováním, je významně omezený a tou novelou vznikla úplně nová potřeba, kterou není schopná Česká republika reálně pokrýt. A slyšíte to tu od lidí, kteří jsou v reálném, blízkém kontaktu s těmi samotnými orgány územního plánování, dokonce ve své gesci je mají na starosti. Takže je to vážný problém, kritická situace na mnoha místech už opravdu nastala, ne že tam teprve hrozí. Další podstatný bod koordinace. Ale ani tohle neřeší dokonale onu koordinaci. Víme, že je potřeba zmenšit počet závazných stanovisek, tak se pojďme zabývat tím, kdo teda tu koordinaci bude schopen lépe zvládat a zda není lepší řešení např. vrátit to opravdu, tak jak navrhujeme my a jak nepochybně se budeme dál bavit, těm obecním stavebním úřadům, které i v předchozí době poskytovaly územní rozhodnutí i tam, kde následně ve stavebním řízení rozhodoval speciální stavební úřad, tak aby ta znalost byla jasná. A poslední poznámka. Recept, který chceme dát, je schválení technické digitální mapy České republiky, tedy nového zdroje, který by pro kohokoli v tom území, ať už to bude obec s rozšířenou působností, stavební úřad na jedničce nebo dvojce, byl schopen snadno zkontrolovat, zohlednit, jestli tomu záměru v území něco brání, od územních plánů obcí a měst až po závazná stanoviska, resp. zásady územního rozvoje jednotlivých krajů. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já jenom stručně reakci na paní ministryni a zkusím takovou stručnou a přehlednou rekapitulaci. Je tady reálný problém, o kterém víme všichni, všichni jsme se tady na něm shodli, ať už jsme pro zamítnutí, nebo pro propuštění do druhého čtení. Za druhé, ten problém je způsoben stavebním zákonem. Za třetí, proto tady řešíme stavební zákon a jeho změnu. Za čtvrté, my dnes nehlasujeme o tom, že tato novela vstoupí v platnost. My pouštíme zákon případně do druhého čtení a umožňujeme diskusi. A vázat diskusi na situaci, zda odpoledne něco bude či nebude schváleno, a ještě v rámci jiného zákona, je přece přístup neracionální. Ještě jednou opakuji pokud je tady objektivně existující problém způsobený stavebním zákonem, pojďme ho řešit v rámci stavebního zákona, v rámci druhého čtení, kde potom určitě, pokud bude dnes schválen pozměňovací návrh pana kolegy Kolovratníka, se můžeme bavit o tom, co se s tím naším návrhem stane. Ale podmiňovat to něčím, co není schváleno, a proto to nepouštět do druhého čtení vždyť to postrádá logiku a jenom to ukazuje, že ten problém reálně v této chvíli řešit nechceme, anebo to ukazuje na to, že je to holt opoziční návrh.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněly zde argumenty, a argumenty dostatečně pádné. Pádné v tom, že současná úprava brání lidem získat stavební povolení, to znamená, že dlouho čekají na stavební povolení, co se týče jejich rodinných domů. Druhá věc, která je také velmi důležitá a také se týká v podstatě všech občanů, a to je, že obce, když nezískají stavební povolení, nedostanou dotaci nebo o ni popřípadě přijdou. A až se občané budou ptát starosty, kdo za to může a kdo to chtěl změnit, tak odpověď je jasná změnit to chtějí Starostové a nezávislí. A kdo to nechce změnit, je také jasné.

Tak jenom aby starostové věděli, kdo jim v té Poslanecké sněmovně pomáhá. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Ale já jsem chtěl zareagovat ještě tady na slova pana kolegy Rakušana.

Já jsem opravdu na to zvědav, kolik jich ještě přijde.